Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Ano, máte pravdu. Skutečně jsme si to moc nezkomplikovali, protože i když jsme měli velké obavy, co ten obsáhlý materiál zahrnuje, tak nakonec jsme se nedopustili žádné tvořivost a je tady pouze k dispozici jediný pozměňovací návrh, a to pana poslance Kubíčka.

Má někdo, prosím, námitku proti této proceduře? Jestliže nemá, nebudu o ní dávat hlasovat, protože je to poměrně jednoduchá procedura. Nejprve tedy budeme hlasovat o legislativně technické úpravě, tak jak ji navrhl pan zpravodaj před chvílí. O tomto zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout legislativně technickou úpravu, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 157, přihlášeno 141 poslankyň a poslanců, pro 126, proti žádný. Prosím pana zpravodaje o další návrh. Moje stanovisko je vstřícné. Prosím stanovisko pana ministra. Pan ministr také vyjadřuje souhlasné stanovisko.

Kdo je proti?

Prosím, pane zpravodaji. Nyní zbývá jenom prohlasovat usnesení k návrhu jako celku. O všech pozměňovacích návrzích tedy bylo hlasováno, přikročíme k hlasování o celkovém návrhu zákona.